Zeptám se, zda jsou ještě nějaké nové či znovu nalezené hlasovací karty. Není tomu tak, takže seznam platí. Měli bychom nyní stanovit ověřovatele této schůze.

Zeptám se, zda má někdo jiný návrh. Není tomu tak.

Kdo je proti tomuto návrhu?

Tento návrh byl přijat. Konstatuji, že ověřovateli 9. schůze jsme určili poslance Kádnera a poslance Petrů. Potvrzuji, že omluvy na dnešní jednání jsou shodné s omluvami, které byly sděleny na 8. schůzi. Nyní přistoupíme ke stanovení pořadu 9. schůze, jehož návrh je uveden na pozvánce.

Nelze navrhnout žádnou změnu ani doplnění pořadu a rovněž tento schválený pořad nelze rozšiřovat. Neregistruji žádné přihlášky s přednostním právem. Přistoupíme k hlasování a budeme hlasovat o celém návrhu pořadu 9. schůze Poslanecké sněmovny tak, jak byl písemně předložen. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo souhlasí s takto navrženým pořadem, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Pořad schůze byl schválen.

Mám pro vás dvě informace a poprosím, aby bedlivě poslouchali zejména předsedové poslaneckých klubů.

Takže po skončení mimořádné schůze bezprostředně poté buď tady nahoře, nebo v kuloárech porada předsedů klubů. Byl jsem ještě požádán, abych vás upozornil, že v Poslanecké sněmovně probíhá výstava pod názvem Zahradnické a s nimi spolupracující obory v České republice od Asociace zahradnických společenstev. Výstava samotná je umístěna v obvyklých prostorách, to znamená v atriu.

Upozorňuji vás, že je navrženo, abychom s návrhem zákona vyslovili souhlas již v prvém čtení, a současně vás upozorňuji, že mně bylo doručeno veto proti tomuto postupu jménem poslaneckých klubů ODS a TOP 09, tudíž zákon podle § 90 projednávat nelze a bude podroben standardní proceduře. Prosím pana ministra dopravy Antonína Prachaře, aby za navrhovatele tento tisk uvedl. Pan ministr má slovo.

Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, páni poslanci, na úvod mi dovolte poděkovat za celý proces, kdy Poslanecká sněmovna na návrh Ministerstva dopravy svolala mimořádnou schůzi k tomuto bodu, který považuji za velmi důležitý. Za své krátké působení v úřadu jsem se účastnil interpelací poslanců a poslankyň Parlamentu České republiky a většina interpelací se vedla v závislosti na pokračující nebo možné pokračující výstavbě dopravní infrastruktury.

Ministerstvo dopravy je si vědomo stavu, který dnes je, jsme si vědomi stavu rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury a hledáme všechny možné cesty, jak tento negativní proces zvrátit, řádným způsobem čerpat finanční prostředky evropských daňových poplatníků v rámci operačních programů doprava a rozumně investovat finanční prostředky poskytované státním rozpočtem. K vlastní novele předloženého zákona. Chtěl bych říci, že se skutečně jedná o naprosto racionální předlohu, která se zabývá pouze a jen zemědělskou půdou.

Bavíme se v řádu o jednotkách korun za metr čtvereční.

Před účinností zákona se tyto pozemky prodávaly v řádu několika stokorun za metr čtvereční. Zabránil kupčení s pozemky, což je určitě pozitivní role tohoto zákona, a pozemky se dnes vykupují ve stavu, jak jsou vedeny na katastru. Toto zákon 416 vyřešil.